Já budu reagovat na pana ministra Jurečku.

Kladu si otázku, vládo, jste normální?

A pokračujete... a končíte: Takhle fakt ne.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl ve své krátké faktické poznámce reagovat na pana poslance Výborného, na pana místopředsedu Skopečka i na pana ministra Jurečku. Já se domnívám, že v té diskusi, ať bude jakákoliv, se prostě neshodneme. Padají tu naše argumenty, padají tu vaše argumenty. Ale co chci říct a zdůraznit, že jsem čekal od vládní koalice, která měla unikátní příležitost, aby po těch vypjatých prezidentských volbách přišla za opozicí a ukázala společnosti, že jako politici jsme schopni společně jednat a na zásadních otázkách, což si myslím, že valorizace důchodů je, se prostě shodnout a přijmout takový zákon, který bude udržitelný několik let. Co jste udělali vy?

A chtěl bych se pana Jurečky zeptat, kdo bude zodpovědný za to, když prohrajete Ústavní soud a budete platit nejenom ty valorizace, které důchodcům náleží, ale i penále, které bude minimálně stomilionové? Kdo osobně bude zodpovědný za ty peníze navíc, které tady riskujete a které vyhodíte potom? Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl reagovat na celou řadu svých předřečníků. Samozřejmě je to lehce chaotické, protože těch přihlášek je hodně.

A proto ta debata bude, protože je pro nás stěžejní, principiální.

A to, co my tady dneska řešíme, jestli to projde, to znamená do budoucna, že pak přijdou další a zneužijí to ještě víc. Vy tady vytváříte další precedens.